Je to střet zákona o státní službě a volebního zákona.

Je chyba, že tady dnes nemáme ministra vnitra, aby nám tom trošičku osvětlil. Protože stále ještě v dnešní době není vyřešen tento rozpor, kdy někteří úředníci státní správy zastávají zároveň i mandáty krajských zastupitelů, i když jim volební zákon říká něco úplně jiného. Oni se odvolávají právě na zákon o státní službě. Já jsem zvědav, jestli Ministerstvo vnitra v dohledné době, po uplynutí tří měsíců, jak tam říkají v tom nezávislém stanovisku odborníci na právo, že odvolá daného státního úředníka z pozice krajského zastupitele. Protože tento problém se tady vyskytuje, a vyskytuje se v tom ohledu, že ti státní úředníci byli jakoby řekněme to na rovinu trošičku zneužiti v té volební kampani a dostávali mnoho preferenčních hlasů a často vyhrávali ty volby, i když věděli, že jsou v rozporu s těmito zákony. Protože si ty zákony vykládá každý, jak chce, a to je špatně.

Tento problém ani jeden pozměňovací návrh neřeší. Stále to tady není řešeno. Já tady na to upozorňuji veřejně, tak abychom si to uvědomili, že ten problém tady může nastat znovu, jako nastal při minulých volbách do krajských zastupitelstev. Podotýkám tady, že existují příklady, kdy stále toto není vyřešeno. Já to nebudu jmenovat, protože každý si odpoví sám, který problém není vyřešen.

Ale stále ještě není některý případ vyřešen. Já jsem opravdu zvědav, co udělá Ministerstvo vnitra. To si to neuvědomujete?

No nenecháme to být. Nad tím se, dámy a pánové, zamysleme. Zamysleme se nad tím.

Je to problém, ten zákon se vyvíjí v čase, ukazuje se na různé problémy, které souvisejí i s ostatními zákony. Ale že se nějakým způsobem různé zákony vykládají, jak chtějí, je opravdu problém. Znovu prosím Sněmovnu o klid.

Napsali to tři na sobě nezávislí právníci, kteří učí ústavní právo. A hle někteří státní úředníci si stále nevybrali. Pro někoho platí, pro někoho ne. Nad tím se opravdu zamysleme. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Plíška. Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se jménem poslaneckého klubu TOP 09 také vyjádřil k tomuto návrhu. Já musím na úvod konstatovat, že jsme spíše očekávali, že vláda předloží do Poslanecké sněmovny koncepční novelu služebního zákona, protože se ukázalo, že v celé řadě věcí, jako je např. propustnost míst ve státní službě, jako je např. neustálé opakování výběrových řízení na některá místa a nemožnost obsadit některá místa ve státní službě, jako je např. odměňování apod., že dostaneme koncepční návrh.

Týká se to zejména zaměstnanců v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak bohužel přiznali i zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí, kdybychom tu výjimku dnes neschválili, tak stejně vzhledem k tomu, jak nekvalitní je zákon o státní službě, tak stejně ta místa by nebyla obsazena a hrozilo by, že by některé činnosti nebyly v rámci státní služby zajištěny. A tady se ptám samozřejmě není zde přítomen ani ministr vnitra, ani paní ministryně práce a sociálních věcí, které se tento zákon z velké části týká jaké koncepční kroky pro zkvalitnění, propustnost a zatraktivnění státní služby hodlají tito ministři a vláda dělat, tak aby vládu nemuseli zastupovat buď senátoři, nebo poslanci ústavněprávního výboru. Protože kromě záležitosti výjimky ze vzdělání pro určité profese, jak jsem zmínil, omezené určitým věkem a určitými léty praxe, ústavněprávní výbor také přijal některé pozměňovací návrhy, které ale ovšem z mého pohledu hasí požáry a nemohou řešit situaci a nekvalitní části toho služebního zákona. Jde pouze skutečně o hašení některých požárů. A je smutné, že vláda koncepční novelu, která by reagovala na problémy služebního zákona, dodnes do Poslanecké sněmovny nepředložila, a jak se zdá, už v tomto volebním období ani nepředloží. Proto ty pozměňovací návrhy, které směřují k tomu, aby se více používal zákoník práce při určitých profesí, a ne služební zákon, my podpoříme. Stejně tak podpoříme i pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové, který se týká posudkové lékařské služby. Už dlouho se ví, jaká je personální neutěšená situace v rámci posudkové lékařské služby. A já žasnu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí to chce řešit jenom tak, že si prodlouží příslušnou lhůtu, kdy ty problémy chce řešit, a tím pádem se toho řešení nemusíme dočkat.